Dovolím si oznámit, že jsem také ve střetu zájmů, mám několik krátkých i dlouhých zbraní a mohu říci pro vás, kteří nejste se zbraněmi tak sžití, jeden konkrétní příklad. Já jsem za více než 23 u policie byl vycvičen i k tomu, abych byl součástí, řekněme, zásahových skupin. Umím si představit situaci, kdy a představte si takovou situaci vy, pokud byste tam byli vy osobně nebo vám osoby blízké dojde k přepadení určitého objektu, řekněme třeba restaurace, kde budou vaši blízcí na obědě. Policie po ohlášení tohoto aktu má 20 minut na dojezd. Policie, prvosledová hlídka, přijede, zjistí, že uvnitř jsou dva až tři ozbrojení muži, a zákrok není schopna provést. Zavolá zásahovou jednotku, která má podle zákona dojezdový čas 120 minut. Další dvě hodiny. Představte si situaci, kdy stále máte někoho uvnitř, anebo jste sami uvnitř.

Pokud v takovém prostoru bude jedna, popřípadě více osob, které prošly výcvikem, popřípadě jsou držiteli zbraní, mohou tento problém vyřešit řádově během několika krátkých chvil.

Odpovědí na samém počátku mého proslovu položenou otázku, zda potřebujeme změnu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Odpovídám jednoznačné ano. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi v závěru citovat Bertolta Brechta, který řekl: Dobří nebyli poraženi proto, že byli dobří, ale proto, že byli slabí. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Promiňte, já už nechci zdržovat, ale chci se zeptat pana poslance Ondráčka, jak situaci, kterou tady barvitě vylíčil, může ovlivnit směrnice Evropské komise, nebo jak ji může ovlivnit předloha, kterou předkládá pan ministr Chovanec. Vždyť přece na tom se nic nemění!

A vůbec nám v tom bránit nebude. A ústavní zákon, který tady teď projednáváme, nám v tom také nijak nepomůže. Anebo tomu nerozumím a pojďte nám prosím pěkně pane poslanče, říct, v čem to ta legislativní předloha změní. Ta to nezmění v ničem! Tu zbraň můžeme držet a můžeme ji použít, jeli to podle zákona nezbytné.

Nerozumíte tomu! Prosím pana poslance Lanka, který je dalším řádně přihlášeným do rozpravy. Připraví se pan poslanec Plíšek. Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Rozhodně se nedá interpretovat tak, že se mají všichni ozbrojit. Neznamená to, že by se pravidla pro pořízení zbraně nějak zmírňovala, a už rozhodně se to nedá vykládat jako výzva, jak jsem také někde zaznamenal, zastřel si svého teroristu. To v žádném případě. Už tady zaznělo, že český zákon o zbraních a střelivu je jeden z nejlepších možná i v celosvětovém srovnání. Podmínky pro získání zbrojního průkazu a následně i zbraně jsou poměrně přísné a my chceme pouze to, aby to tak zůstalo. Tak jak to je. Aby slušný, bezúhonný a zákona dbalý občan, který se rozhodne pořídit si zbraň, si ji po splnění zákonných podmínek pořídit mohl, a to bez obav, že ho Evropská komise nějakou směrnici připraví o jeho investici, o jeho právo a udělá z něj pomalu zločince. Zmiňovaná směrnice, o které se tady bavíme, je totiž špatná. Obsahuje nesmysly jak z ideologického hlediska, tak z technického.

Já mám pro Evropskou komisi informaci, která jí zřejmě nedošla. Nemluvě o tom, že získat nelegální zbraň na černém trhu je jednodušší, rychlejší a levnější než si ji pořídit legálně. Ani nemusím dodávat, že když odzbrojíte slušné lidi, tak zbraně zůstanou jenom v rukou těch neslušných. Tato směrnice postihne legální držitele střelných zbraní, ne teroristy. A věřte, že všichni bedlivě sledují, jak se v souvislosti s tímto návrhem zachováme.

A vzhledem ke zkušenostem s odborností a fungováním Evropské komise se bojí právem. Ne, nechceme dělat z České republiky Divoký západ, ani Divoký východ, je ale fakt, že současná bezpečnostní situace v Evropě není dobrá a jen tak lepší asi nebude. Je fakt, že teroristé si vybírají zejména měkké cíle a jsou to oni, kdo určuje místo, čas a způsob provedení. A je fakt i to, že policie, i kdyby měla neomezený rozpočet, nemůže mít své lidi všude a hned. A v případě útoku hrají roli i vteřiny.

Ano, s největší pravděpodobností měl za sebou příslušný výcvik, jak už bývá v Izraeli zvykem. Tady je ale třeba říci, že mezi třemi sty tisíci držiteli zbrojních průkazů v České republice je velká část policistů, vojáků a příslušníků dalších ozbrojených složek, kteří nemohou mimo službu nosit služební zbraň, a proto si pořídí soukromou. V ulicích tak můžou být další tisíce lidí, kteří nejenom že jsou schopni zasáhnout, ale vědí jak.